To prostě já nechci.

A to je právě ta političnost.

To byli socani a my jsme to...

Začal jsem to i navenek diskutovat.

Už to něco znamená, protože to bylo opravdu ústřední téma, ústřední téma našich voleb.

A myslím si, že ten tlak těch mých kamarádů, známých, kteří to zavedli i v těch malých hospodách, a já jsem z malé vesnice a máme tam několik hospod a vnímají to, že to něco do sebe má, a říkají: Proč to rušíte?